Děkuji. Ony potřebují upravit způsob vztahu zřizovatele, aby jim třeba mohly napřímo dát a podobně. To bude celý balíček třeba pro ty podniky. Takže proto nesouhlasím s vaším návrhem. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. vaším prostřednictvím to nechce vnímat a nerozumí tomu, co jsem řekla, pan Michálek, není to můj problém, je to problém pana Michálka. Ten problém se tady objevil na základě informací, které jsme měli na výboru pro obranu minulý týden. Ty problémy byly minulý týden. Stejně tak když na tom výboru seděla bývalá paní ministryně obrany, nechávala udělat nějaké analýzy. Ty analýzy teď jsou k dispozici. To je důvod, proč to řešíme v tuto chvíli. A to, že jsem já zmiňovala možné problémy z hlediska obrany a bezpečnosti už při prvním čtení toho zákona, ve chvíli, kdy se tady ten zákon objevil, to si najděte ve stenozáznamu. A stejně věřím, že spor o procedurální návrh vyřešíme jen hlasováním. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Michálkovi, proč to nebylo dřív, když čtyři roky. Je tam krizový management, protože historie těchto opravárenských podniků spíše směřovala k tomu, že se stát těchto podniků zbaví, že je chce privatizovat.

Nastoupil tam management, který se snaží ty podniky zvednout, dostat je do černých čísel, a narazil na tyto problémy. Ty analýzy, jak tady zaznělo, byly zpracovány v poslední době. To jsou prostě nové informace a my jsme opravdu nevěděli, že to bude zařazeno na dnešní jednání. To nikdo nečekal. O nic jiného nejde, než získat trošičku času, abychom tam ten návrh mohli doplnit a vyřešit jeden ze tří problémů, které na výboru pro obranu zazněly.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vyměnila jsem dozorčí rady, vyměnila jsem celé předsednictvo, nebo aspoň část předsednictva...

Očekávali jsme, že to bude horší. Ten podnik byl připraven k prodeji. Nicméně co se týče tohoto zákona, já rozumím poznámce přerušit, já osobně bych si také představila, aby tady seděl ministr obrany a minimálně aspoň backoval, co tady říkám já. Ale toto je věc, která se musí řešit i u zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších.

Takže samozřejmě můžeme pokračovat v rozpravě. Děkuji za slovo. Možná se nám poštěstí, že to nebude ani nutné přerušovat, že do té doby si budeme dále vyměňovat názory. Nicméně paní poslankyně Černochová zde mluvila o kvalitním legislativním procesu a pak tady vystoupil pan poslanec Luzar, že potřebují aspoň 24 hodin na to, aby připravili pozměňovací návrh. Já se obávám, že za 24 hodin není možné zpracovat kvalitní pozměňovací návrh, projednat ho se zainteresovanými skupinami, tak jako byl projednáván ten náš návrh. A zkrátka druhé čtení je určeno k tomu, že buď politická strana, nebo poslanec mají připraven nějaký pozměňovací návrh a pak ho načtou, anebo ho nemají a potom ho nenačtou. A jestliže žádný návrh připravený nemáte a nestihli jste ho za tu dobu připravit, tak se tady bavíme o nějakém virtuálním pozměňovacím návrhu a to je zkrátka věc pokud ten návrh není připraven, tak se projedná, až se ten zákon znovu otevře. Nebo předložíte, až budete řešit komplexně ty vojenské podniky, tak tam dáte do novelizačních ustanovení část, která se týká zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale snažit se přilepit tuto materii k otázkám ČEZu a Českých drah a na základě toho to prodlužovat, to si myslím, že je velmi nešťastné.

To je společný odpor proti registru smluv. Můžeme pokračovat v rozpravě.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím připravil pozměňovací návrh, který byl načten do systému, nebo já se k němu přihlásím potom později, jako sněmovní dokument číslo 700.